Jsme v prvém čtení, ale vláda navrhuje, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, tedy že je navržen postup, abychom se zákonem vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Paní kolegyně Radka Maxová je připravena na zpravodajskou zprávu.

Takže pan poslanec Bohuslav Sobotka bude navržen jako zpravodaj pro tisk číslo 91. Rozhodneme v hlasování číslo 120, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Aby místo paní Aleny Gajdůškové byl pan poslanec Bohuslav Sobotka zpravodajem? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tento poslanecký návrh projednaný jako sněmovní tisk číslo 22 však není komplexní a vykazuje některé dílčí nedostatky, neboť neupravuje předmětný výpočet obdobné náhrady, která přísluší vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů. Proto k němu vláda zaujala negativní stanovisko. Vládní návrh zákona uvedené nedostatky odstraňuje s tím, že po jeho přijetí již nebude docházet u poškozených zaměstnanců, vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou po skončení pracovního nebo služebního poměru vedeni jako uchazeči o zaměstnání, to znamená že v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přišli o zaměstnání, k tomu, aby se jim při každém zvýšení minimální mzdy snížila poskytovaná náhradu za ztrátu na výdělku nebo na služebním příjmu, neboť se za dosahovaný výdělek u takových lidí bude považovat minimální mzda platná v den jejich zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nikoliv minimální mzda platná po každém jejím navýšení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda navrhuje projednání tohoto návrhu Poslaneckou sněmovnou v jediném čtení, neboť je žádoucí, aby úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Máme tedy návrh, který má za cíl napravit nespravedlnost, která spočívá zejména v nerovném přístupu dvou konkrétních pojišťoven.

Věřím, že půjde politikaření stranou v tomto případě a společně přijmeme rozumné řešení pro lidi, kteří se do této situace dostali ne vlastní vinou. Proto mi dovolte požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Navrhovaná úprava je pro lidi, kteří jsou poškození pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jednoznačně výhodnější.